Co přinášejí pozměňovací návrhy přijaté Senátem. Ony bezesporu byly vedeny dobrou myšlenkou, ale ne vše se ale podařilo úplně vyjádřit z hlediska normativního textu. Otázka číslo jedna: přináší senátní pozměňovací návrhy odbřemenění pro soudy?

To znamená, čistě matematicky, počet soudních rozhodnutí, která budou vydána, se nemění.

Druhý předpoklad: zvýšení právní jistoty pro dlužníky.

Ano, to je sice pravda. Správně by to ten soud měl zkoumat a také to bezesporu dělat bude v průběhu celých pěti let.

Dále, ta senátní verze navrhuje doplnit do zákona definici takzvaného nepoctivého záměru.

Oč jde.

A pak se tady vytváří vlastně systém pro systém, který je výhodný jenom pro jednu stranu toho závazku mezi dlužníkem a věřitelem. A přitom ti věřitelé to nejsou jenom ti zlí poskytovatelé úvěrů. Mohou to být dokonce i ti, kterým byla způsobena škoda tím dlužníkem, která má být nahrazena. Jsem přesvědčen, že ten původní návrh, který předpokládá, že dlužník musí být schopen splatit svým věřitelům částku, která odpovídá zhruba tisícikoruně měsíčně, je přiměřený tomu, jaký benefit, jaký benefit na konci toho oddlužení dostane. Bude jeho životní situace zcela ekonomicky restartována, začne s čistým štítem bez dluhů a bude jenom na něm, jestli na něj to předchozí řízení působilo dostatečně výchovně.

Dobré odpoledne.

Protože v podstatě životní minimum je další hranicí a jim zbude na život velmi málo, spíš na živoření než na život.

Je samozřejmě důležité ho umět správně vyložit.

Takže já myslím, že vám dám prostor a nebudu okrádat o váš čas a požádám o odsouhlasení senátní verze. Děkuji vám. Děkuji paní senátorce Anně Hubáčkové.

Ano chce. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.